V rozpravě padlo několik otázek na paní ministryni Šlechtovou, která předkládá tento návrh zákona, tak prosím, jestliže odpovídá, nechte ji v klidu vysvětlit své postoje.

Já bych zde ráda jenom upřesnila, protože i v Poslanecké sněmovně se jaksi zúžilo jednání o změnách ve smlouvách pouze na procenta pokud nebude řádně odůvodněna vícepráce v rámci nadlimitních zakázek, tak samozřejmě je pouze na zadavateli a čistě na tom zadavateli, zda vůbec odsouhlasí individuální změnu ve výši 50 %. My jsme si dělali ukázkové příklady, a dokonce pokud je individuální změna 50 %, těch změn může být několik, celkově je to 30 %, se můžeme dostat i pod těch 30 % celkově, ale to samozřejmě jsou matematické modely. Takže já nebudu reagovat na to, zda já jsem spokojena. Já za tím zákonem stojím, tak jak je napsán.

Děkuji, pane předsedající. Tento zákon vylučuje za nezaknihované akcie, to znamená za ty anonymní, a anonymní akcie u našich dodavatelů, pak se ale vylučuje za střet zájmů zjištěný u rozkryté majetkové struktury i u těch zahraničních. Vysvětlovala jsem zde národní legislativu, evropské legislativy a další věci. Úplně v závěru bych možná chtěla říct dvě věci. Jednak to, co říkal pan poslanec Bendl. Ano, říkala jsem to opět ve druhém čtení, ve třetím čtení, MMR dalo pozměňovací návrh, který měl zhruba sto bodů, byly to formální úpravy. Pokud by nebyly přijaty, tak by se nic nestalo. Jsem za to ráda. Ten zákon má novou systematiku, novou konstrukci. Je to nový zákon, ty směrnice jsou taky úplně jiné a my jsme se to snažili zjednodušit. Já bych ráda, aby to tu zde také nezapadlo. Tak a ohledně těch důsledků. Já jsem to sdělovala v prvním, druhém čtení, říkala jsem to v Senátu a trvám na tom a zopakuji to znova.

Já mám povinnost a já se zpovídám vám, Poslanecké sněmovně. Já jsem vaše exekutiva a já vás musím informovat o možných rizicích a ta rizika jsem zopakovala při všech čteních projednání v Poslanecké sněmovně, zopakuji je znovu.

A pokud ho dostaneme, tak samozřejmě to znamená pokuty, sankce a následně. Co se týká toho, co říkal pan poslanec Bendl, a já bych na to reagovala prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, to je možné, protože Česká republika má takovou image v Evropské unii, že zakázky jsou na prvním místě, kde Evropská komise považuje vlastně velké nedostatky, které způsobí korupci. Ještě bych ráda sdělila jednu věc, a říkáme to často. Česká republika je suverénní stát. Všichni to zde opakujeme, všechny politické strany říkají, že Česká republika je samostatný suverénní stát. Takže my se nebudeme opičit po ostatních zemích, které možná nebudou mít transpozice směrnic do konce tohoto roku.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni a ptám se pan senátor chce vystoupit?

Děkuji, pane místopředsedo.

Senát přistoupil k tomuto návrhu tak, jak přistoupil. Bylo tady mnohé řečeno, nicméně Senát pečlivě zvažoval, samozřejmě, že v rámci Senátu byla také celá řada připomínek k jednotlivým dílčím bodům, tak jak je to tady, jak to někteří z vás tady znovu připomněli. Nicméně musím říct, že Senát nakonec jednotně, prakticky jednotně, resp. všechny jeho výbory přijaly jednotné stanovisko k celé záležitosti, a to tak, že nemůže zasahovat do faktického znění toho zákona. Mimo jiné proto, že předpokládáme, že to znění zákona, tak jak odešlo Poslanecké sněmovně, je projednáno s Evropskou komisí, resp. jejím zastoupením zde, a pokud bychom právě měnili něco, co bylo dojednáno v tomto smyslu, tak to by mohl být důvod, proč by Evropská komise mohla nějakým způsobem celou záležitost řešit. Říkám vám to s plným vědomím, jak to je, protože v tom roce 2006 jsem to byl já, který předkládal návrh zákona, ze kterého mimochodem za těch deset let nezbyl kámen na kameni. Také tehdy Evropská komise říkala, že pokud ten zákon mít nebudeme, tak nebude Česká republika čerpat peníze.

Nicméně pokud byla dohodnuta a respektovali jsme požadavky Evropské komise na znění zákona, potom Evropská komise také s tím zákonem jako takovým souhlasila.

Takže prakticky stejně, když to přenesu na tuto dobu, pokud je obsah toho zákona odsouhlasen Evropskou komisí, tak dle mého názoru a mých osobních zkušeností s tím předcházejícím projednáváním nemá Evropská komise důvod, proč by proti České republice zasahovala.

Jedná se, jak už tady bylo několikrát řečeno a všichni to víte, o komplexní změnu zákona. To znamená my také konzumentům toho zákona musíme dát příslušný prostor a čas na to, aby se na ten zákon mohli připravit ti, kteří chtějí ještě dokončit ty zakázky a jsou ve stadiu takové rozpracovanosti, že by jim to působilo značné problémy, tak mohou ty zakázky dokončit podle stávajícího znění a na to jim šest měsíců stačí dostatečně, stejně tak jako šest měsíců stačí dostatečně na to, aby se všichni připravili na nové znění zákona, notabene tehdy, když jak jsem si znovu ověřil, než jsem sem šel v té době budou už všechny prováděcí předpisy k tomuto zákonu k dispozici, což mimochodem je, řekl bych, docela výjimka v našem systému přijímání zákonů. To znamená, v okamžiku, kdy bude zákon schválen a bude nabývat účinnosti, tedy před nabytím účinnosti, už tento zákon bude mít k dispozici všechny prováděcí předpisy.